Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, já bych dnes rád položil otázku panu ministru vnitra Vítku Rakušanovi. Vážený pane ministře, rád bych se zeptal, jak funguje a kontroluje cizinecká policie lidi přicházející z Ukrajiny při příjezdu do České republiky, jinými slovy, rád bych se zeptal, jak probíhá proces jejich kontroly. Děkuji za přednesení vaší interpelace, která byla velmi stručná. Prosím, máte slovo. Děkuju za slovo, paní místopředsedkyně. Já se pokusím i o stručnou odpověď na danou interpelaci.

Dojde k ověření, zda se jedná o danou osobu, která cestovní doklad předkládá, a následně je realizována bezpečnostní prověrka v informačním systému policie. To je standardní postup, který probíhá na krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině. Nevím, kdo z vás se byl na jejich provoz podívat, ale udělejte to, protože většina z nich jsou tam rozdíly funguje velmi efektivně. Máme tam jednotlivá oddělení, kde vedle sebe sedí policisté, lidi z odboru azylové a migrační politiky, úřadu práce a ten proces je poměrně rychlý a efektivní.

Dochází k prověření daných biometrických údajů v národních i nadnárodních informačních systémech, kde se primárně zjišťuje, zda se nejedná o osobu, která je v té době v pátrání. Následně pak také probíhá ztotožnění uváděné identity v informačních systémech policie. V případě, že se jedná o občana Ukrajiny, odesílají se údaje na zastupitelský úřad Ukrajiny k ověření totožnosti a k vydání potvrzení o ověření totožnosti. V pozitivním případě, kdy je souhlas ukrajinské strany a daný člověk je ztotožněn, je takové osobě vydáno speciální vízum.

A to je samozřejmě opatření mířící primárně k bezpečnosti občanů České republiky.

Děkuji panu ministrovi. Není zájem o doplňující otázku a tímto můžeme postoupit k další interpelaci, kterou přednese pan poslanec Vladimír Balaš, a bude interpelován pan ministr Petr Gazdík. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Děkuji za přednesení interpelace. A nyní je na řadě reakce pana ministra.

Ten text je v současné době v paragrafovaném znění. V rámci ministerstva bude příštích čtrnáct dnů probíhat připomínkové řízení, které bychom rádi asi v průběhu nebo na konci měsíce dubna poslali do mezirezortního připomínkového řízení a věřím, že celý návrh změny vysokoškolského zákona v oblasti doktorandského studia se v průběhu května či června objeví na programu tady v Poslanecké sněmovně. Potřeba reformy doktorandského studia vychází z aktuálně méně efektivního systému, který má obrovskou míru neúspěšnosti. Reforma se bude snažit zvýšit kvalitu a konkurenceschopnost nejvyššího stupně studia a českého vědeckého prostředí. V dlouhodobém měřítku je cílem zvýšit úspěšnost studia, přibližně zachovat úroveň počtu absolventů, to jest cirka 2 000 ročně, ale při nižším počtu přijímaných uchazečů. Jedním z hlavních kroků reformy jsou legislativní úpravy.

Hlavními legislativními úpravami tak jsou zákonné ukotvení stipendia v prezenční formě a také jeho výše.

Dále chceme stanovit standard školitele, větší zapojení studujících do praxe a mezinárodní spolupráce a také závěrečnou zkoušku zaměřenou na obhajobu dizertační práce, tedy na vlastní tvůrčí činnost studentů. Celý záměr novely, včetně její legislativní části, je pravidelně diskutován se zástupci vysokých škol.

Děkuji a je evidentní zájem o doplňující otázku.

Děkuji. Prosím pana ministra. Odpověď bude velmi stručná.